Další věc, na kterou bych chtěl poukázat, je problematika neprojednání řešení na Radě vlády pro informační společnost.

Děkuji za slovo. Chci jenom říct, že jsem nepožadoval přerušení jednání pro stenozáznam. A myslím si, že kolegové pana ministra financí by mohli být více kolegiální a plnit tu povinnost, když dneska je teď tady pouze jeden, aby pan ministr nemusel sedět celých pět hodin vlastně ne, hodinu mluvil, takže hodinu stál, tak čtyři hodiny aby nemusel sedět. Říkám, nepožadoval jsem přerušení svého vystoupení a této schůze. Já to ještě jednou zopakuji. Nebudu číst ten bruselský název směrnice. Když to zjednoduším, předkladatelé tohoto návrhu navrhují pro zabezpečení elektronické komunikace elektronické značky, které podle nařízení Evropského parlamentu a Rady bude zakázáno používat od 1. července letošního roku.

Podle mě v poměrně absurdním rozporu, ale tato vláda říká, že je proevropská a chce být v hlavním jádru.

Problematika certifikátů zásadním způsobem též ovlivní některé technické aspekty řešení...

Dobře, pane předsedo. Prosím, pokračujte. Opravdu ty věci nejsou jednoduché, jsou věcné a odborné.

Ale není to pravda.

To znamená, tyto podnikatelské subjekty budou nuceny starší technické prostředky nahradit novými. Situaci kolem připomínkového řízení lze jednoduše dohledat v eKLEPu, kam má přístup i opozice, tudíž kdo chce, si může sám přečíst veškeré připomínky, které vznášely jednotlivé rezorty, a to i tohoto odborného charakteru, a může si také přečíst, jak je vzalo, nebo nevzalo Ministerstvo financí jako předkladatel tohoto návrhu zákona v potaz. Nejsou to žádné tajné či překvapivé informace.

Dalším problémem bylo neústavní vymezení dotčených subjektů, které není vyřešeno do současné doby i přes nesouhlas Legislativní rady vlády, o tom mluvil Petr Gazdík při minulém projednávání tohoto návrhu, a přes nesouhlas řady rezortů. To vymezení musí být uvedeno přímo v zákoně a nelze jej řešit vyhláškou nebo nařízením vlády ČR. Jaké by mohly být dopady, pokud by to řešení, tak jak je navrhováno, bylo skutečně přijato? Tím, že je zvolena cesta k užití podepisování datových zpráv předávaných a přebíraných mezi pokladním systémem a centrálním přípojným systémem, tak opakuji není možno, není možno využít starší pokladní systémy, jelikož jejich hardware nebude schopen pracovat s certifikáty.

A existuje riziko zneužití certifikátu, neboť jeho privátní část bude muset být v pokladním zařízení dešifrována.

Všechno je to bagatelizováno a ironizováno.